Jde o převod prostředků určených na Ministerstvu zahraničí na finanční dary do zahraničí, ke kterým není v současné situaci ekonomické krize žádný důvod, směrem k posílení objemu finančních prostředků pro naše občany se zdravotním postižením, kteří jsou závislí na péči a asistenci jiných osob.

A vás moc prosím o jejich podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní prosím pana poslance Jandu a připraví se pan poslanec Kaňkovský v podrobné rozpravě. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, své stanovisko ke státnímu rozpočtu zejména v oblasti sportu jsem již detailně představil v prvním čtení. Dovolte mi proto se zaměřit na dvě konkrétní položky, pro které jsem předložil pozměňovací návrhy. Ten první je již klasický a jedná se o snížení výdajů na dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády za 2 miliony. Chci předem říct, že pokud bude tento návrh prohlasován, dojde ke zrušení celého programu a právě omezením této podpory se mohou finanční prostředky přesunout do oblastí, které jsou jak v zájmu státu, tak v zájmu občanů a jejichž společenská prospěšnost je mnohem více měřitelná a viditelná. Proto navrhuji tuto částku přesunout na příspěvek na péči zákona o sociálních službách. Právě tyto finance, kde např. nalezneme příspěvky na kompenzační pomůcky, jsou i dnes stále podfinancované a stále dostatečně nereflektují nárůst nákladovosti systému sociálních služeb. Navíc s ohledem na demografickou křivku, kdy nám populace objektivně stárne, můžeme i nadále předpokládat růst těchto výdajů a přesunuté zde peníze najdou mnohem lepší uplatnění.

Pro většinu lidí této země je to ale spousta peněz. Mnohem větší význam těchto peněz než ten finanční je však symbolika.

Za neméně problematické považuji i jeho současné vystupování v čele svazu. Ostatně mediální výstupy všeho druhu za poslední roky hovoří za vše.

Je opravdu účelné, aby více než polovina prostředků byla určena na režijní náklady? Například.

Například rozkol uvnitř svazu, kdy několik desítek členů lidické organizace se rozhodlo pozastavit svoje členství. Asi nepřekvapí důvod nesouhlas s kroky vedení.